Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Navrhuje, abychom bod 49, tedy sněmovní tisk 54, zákon o platech představitelů státní moci, zařadili pevně, a to jako třetí bod dnes. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat.

Já předám řízení schůze... A zahájíme projednávání bodu